Já vás upozorňuji na jednu věc. To není hmotná věc, kdy jste schopni popsat, že chcete něco zakázat v konkrétním, někde to stojí, soud rozhodne. Že můžete popsat: ten konkrétní člověk trpí něčím a soud rozhodne a ten konkrétní člověk může být. Internet je velice variabilní v tomto pohledu. Proto chápu zrušit ten třetí mezičlánek v tom prvotním kroku, ten soud z tohoto. Protože jak chcete postupovat technicky? Úředník zjistí, že stránka porušuje zákon. Napíše přesně adresu atd., aby soudce, který je laik, upozorňuji, v této věci, bude muset rozhodnout. A bude chtít podklady v určitém formátu. Soud rozhodne. A v ten moment ten úředník zase bude muset napsat opatření soudu, zase pojmenovat tu stránku, zase bude muset tohleto dělat. Je to velký problém. Proto v této logice zákona já chápu, že tady je nastaven ten opačný problém. To znamená, jestli ministerstvo má podezření, a důvodné podezření, a zablokuje stránku, tak provozovatel té stránky se obrátí na soud a bude se bránit, že to důvodné podezření nebylo správné. Svoboda internetu rozhodnutím soudu bude zachována. Adekvátně toto platí i pro Ministerstvo vnitra.

Předpokládám, že stejný postup bude soud uplatňovat vůči Ministerstvu financí, když toto důvodné podezření vůči hazardu přežene. Pan poslanec Kučera. Myslím, že bylo dobré, že jsme tady slyšeli od našeho kolegy z KSČM, abychom vypustili ten nadbytečný článek soud.

Uděláme to jednou, uděláme to podruhé, uděláme to potřetí a pak už to bude naprosto standardní záležitost.

Teď pan poslanec Luzar a ještě tady mám faktickou pana zpravodaje. Já budu velice krátký vaším prostřednictvím ke kolegům z TOP 09. Tato země již zažila dobu, kdy ekonomové předbíhali právníky a kdy u soudu to nikdy neskončilo. Pan poslanec Volný. Kolegové, kolegyně, budu velice stručný. Já mám pocit, že tady vzniká dojem, že blokace těchto internetových stránek bude otázka pěti minut nějakého úředníka, který se rozmyslí, jestli zablokuje, nebo nezablokuje. Ten zákon přímo popisuje, a takový bude postup, že první bude výzva toho nelegálního provozovatele. Až po výzvě a nereakci tohoto provozovatele bude zahájeno správní řízení.

Ministerstvo předpokládá, že tento proces bude trvat zhruba měsíc a po celou tu dobu má provozovatel možnost, a bude opakovaně vyzýván, aby se zlegalizoval nebo aby sám opustil tento náš trh.

Děkuji panu poslanci Volnému. Budeme pokračovat. To byla poslední faktická poznámka. Můžeme se tedy pustit do rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl také poděkovat Ministerstvu financí, že po 25 letech připravilo úplně nový zákon. Já jsem se tento návrh zákona pokusil vylepšit pěti pozměňovacími návrhy F1 až F5.

Pozměňovací návrh F3 vychází z německé a slovenské právní úpravy, která stanovuje maximální hodinovou hru a maximální sázku do hry a maximální výhru.

Je to z toho důvodu, aby skutečně ten člověk nemohl za jeden den prohrát celou výplatu.

A i z těchto důvodů vlastně Česká republika byla označována za kasino Evropy, že u nás tolik lidí prohrávalo často všechny výplaty, protože se stali závislými především na technických hrách. Faktická poznámka pana poslance Bendla. Děkuji za slovo. Já jsem pozorně poslouchal pana zpravodaje a pochopil jsem to tedy tak, že člen té cenzurní komise na Ministerstvu financí se nějak dozví, že je tady stránka, která by mohla být v rozporu se zákonem. Když žádná reakce nepřijde, zahájí správní řízení. To znamená, že ještě několik týdnů, možná měsíců ta stránka bude fungovat místo toho, aniž bychom využili šance toho předběžného opatření u soudu a zastavili ty stránky rychleji?